Pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou. Dovolte jen krátkou reflexi k mému předřečníkovi.

To si myslím, že je předmětem této diskuse, nikoliv nezaměstnanost, což je samozřejmě tíživý problém a můžeme se mu věnovat kdykoliv jindy. Pan poslanec Kostřica chce uplatnit faktickou poznámku. S řádnou přihláškou stále čeká pan poslanec Bendl. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, kolegyně, já jsem dalek toho, abych používal nějaké bonmoty.

Děkuji vám.

Je zatím posledním přihlášeným do rozpravy. Děkuji za slovo.

A protože se to ministrovi nelíbilo, protože by rád, aby se tam dostal také někdo zvenčí, nebo aby také někdo zvenčí té firmy měl šanci se tam dostat, a shodou okolností a náhod se dva dny předtím, než vyhrál výběrové řízení ten dotyčný člověk, dozvěděl ministr, že to je také člen KDUČSL, tak pak byl odvolán generální ředitel dobře fungující společnosti, státního podniku, který plnil úkoly vlády, a to dokonce přesto, že starosta nebo občané obce, kteří nesouhlasí s tím, řeknu, aby nějaký celostní projekt, který má pomoci Opavě a dalším obcím, tak proto byl nakonec tedy generální ředitel odvolán. Já jsem přesvědčen o tom, že to je špatná personální politika, že by si ministr zemědělství měl vážit každého generálního ředitele, který funguje dobře.

Děkuji, pane předsedající. Zaznělo tady několikrát slovo špatná personální politika.

Na Státním pozemkovém úřadě dneska intenzivně pracujeme na věcech, kdy se vyšetřují okolnosti vydávání restitučních nároků v minulosti a některých pozemků, aby tyto věci skončily, pokud možno, u soudu, a ten rozsah tam bude opravdu veliký. Takže přišli lidé, kteří tyto věci začali dávat dohromady.

Nejprve faktická poznámka pana poslance Laudáta. Jenom stručné doporučení.

Děkuji za slovo.

Paní poslankyně Němcová se hlásí s faktickou poznámkou? Tak ji odmazávám.